Přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když se podíváte na vládní stanovisko u tohoto tisku, tak uvidíte, že je velmi rozsáhlé, a paní zpravodajka ho prostřednictvím pana předsedajícího velmi detailně přiblížila. A je z toho myslím poznat, že vládě na institutu zajišťovacího příkazu velmi sejde.

Jak tento návrh dopadne, je myslím s ohledem na to, co tu zmínila paní ministryně, jasné.

Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně mě by tedy zajímalo, jestli bude pan Janeček, který je zodpovědný za praxi zajišťovacích příkazů u nás, která vede třeba k tomu, že stát platí na úrocích miliony a miliony korun těm firmám, kterým neoprávněně zadržuje peníze, tak jestli pan Janeček místo toho, že dostal jako držhubné trafiku, že je stále ředitelem na krajském finančním ředitelství místo toho, aby byl tedy vykopnut za to, co tady předvedl v této agendě, tak jestli bude tedy osobně zodpovědný za tyhle škody, které státu vznikly, a jak máme věřit tomu, že ve chvíli, kdy takovíhle lidé stále na Finanční správě dělají, že skutečně ta praxe se změní dlouhodobě, a nejenom dokud je tady nějaký mediální zájem o to téma.

Děkuji.

Já si myslím, že ano, ale k tomu zlepšení nepochybně došlo a já to tady chci ocenit. Jenže když už jednou došlo k tomu paní ministryně tady správně řekla, že ta praxe běží poměrně dlouho, od roku 2012, ten institut nikdy nebyl zneužíván.

Ale ty zničené firmy už nikdo zpátky na nohy nepostaví.

Víte, já jsem slyšel připomínky, jak by to byl nesystémový zásah moci soudní do moci výkonné.

To je prostě podobný případ. A já si nemyslím, že to je nesystémový zásah soudní moci do exekutivy, ale že je to zvýšení jistoty daňového poplatníka, že exekutiva se nedopustí zvůle a že na ni dohlíží nezávislá moc soudní.